Podali jsme ústavní žalobu, která dodneška na Ústavním soudu leží. Myslím, že i dokonce pan prezident podal nějakou ústavní stížnost, a já bych tady v této souvislosti použil, protože jsem začal s komentářem k vystoupení pana předsedy Fialy, tak bych použil jeho stanovisko z té doby, které je veřejně známé, publikované, a já jsem ho četl tehdy i na jednání Poslanecké sněmovny: